Děkuji za pozornost. Děkuji. Pane ministře, prosím. V žádné z našich okolních zemí nerostly důchody takovým tempem jako v České republice. Když se podíváme na ten vývoj, tak zhruba za ten rok a půl růst důchodů v České republice o 30 %.

Když se podíváme do Polska, tam výše průměrného důchodu je zhruba 12 000 korun. Od 1. ledna platí výchovné, které dramaticky pomohlo především ženám, které dlouhodobě měly statisticky jasně průkazné nižší důchody oproti mužům. Připravujeme možnost důchodu pro náročné profese, aby mohly odcházet dříve bez zkrácení. Takže na ty obavy, které tady jmenovala paní pisatelka toho dopisu, odpovídám v tom návrhu důchodové reformy jsou jednoznačně pozitivní sociální solidární aspekty.

Zase to pomůže tomu, aby ty důchody byly, řekněme, spravedlivější.

Prosím, máte slovo. Dobrý večer, paní předsedkyně, děkuji za slovo.

Tato vláda tu inflaci neřešila, a proto takto rostly důchody. Neříkejte tady lidem a občanům tady do kamery, že když chodí nakupovat potraviny dlouhodobě do Polska teď už jsou levnější i v Německu a v Rakousku že jste jim tady tímto pomohli.

různých komodit a že jsme měli nejvyšší, jednu z nejvyšších inflací dlouhodobě, dlouhodobě v Evropské unii, kde už dávno byl nějaký průměr a my jsme byli hodně vysoko nad průměrem.

Dále chce reagovat s faktickou poznámkou pan ministr Jurečka, následuje pan poslanec Foldyna.

Řádná valorizace by zabezpečila stejný růst, pokud by tady byla inflace i v budoucnu. Pokud by rostla inflace, budou úplně stejně meziročně růst i ty důchody díky řádné valorizaci.

Přidávaly se peníze a rostly reálné ceny, které ničí českého důchodce a ničí situaci v řadě rodin, protože se to promítá i do jejich potomků a tak dále. Takže pane ministře, zkuste někdy zajít mezi obyčejné lidi. Následuje pan poslanec Feranec s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Juchelka. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, dámy a pánové, zareaguji na to, co říkal pan ministr, že u nás nejvíc rostou důchody. Pane ministře, prostřednictvím paní předsedkyně, o kolik vzrostly důchody nad rámec zákonné valorizace?

Sociální služby a malá novela zákona o sociálních službách k nám teprve přijde.

Takže o sociálních službách bych v tuto chvíli nemluvil.